gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman. A Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? (Da.) Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Hvala gospodine predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, motiv za podnošenje ovog amandmana. Jasno se prepoznaje u stavu koji je iskazao i predlagač ovog zakona. Stav koji se nalazi u obrazloženju Predloga zakona i koji prepoznaje kontekst razvoja u širem smislu, kao nesporno važan i kada je reč o problematici kojom se upravo bavi ovaj zakon. Ja ću taj stav sada pročitati, dakle, kaže predlagač zakona – donošenjem ovog zakona osim što se nastoji rešiti najveći problem nerešenih stambenih potreba zaposlenih u službama bezbednosti značajno će se doprineti i, pa između ostalog, rastu BDP upravo u oblasti građevinarstva. Dalje, upošljavanju domaće građevinske industrije i povećanju zaposlenosti u Republici Srbije. Dalje, rastu prihoda od PDV po raznim osnovama je reč o složenom i sveobuhvatnom procesu, dalje porastu prihoda od poreza na imovinu, unapređenje naše administracije. I pored toga što se neposredno ovaj zakon tiče kroz svoje pozitivne aplikacije ljudi zaposlenih u Sektoru bezbednosti on ima pozitivne aplikacije. I na privredna društva i na preduzetnike i na državne organe na nivou Republike i na AP i na lokalni nivo kao i na niz drugih zainteresovanih lica. Dakle, nesporno je jasan kontekst razvoja kao širi od onoga što predstavlja sam naslov zakona i to prepoznaje predlagač, to je stav i poslaničke grupe SNS i sa željom da mi kao poslanička grupa taj aspekt dodatno naglasimo kroz uvođenje u sam tekst zakona podneli smo ovaj amandman, te koristim priliku da zahvalim predlagaču ne samo na usvajanju predloženog amandmana i ne samo na činjenici da delimo istu viziju, iste vrednosti kada je reč o Republici Srbiji, već i na činjenici da ih dobrim zajedničkim radom mi realizujemo u praksi, između ostalog i kroz ovaj predlog zakona.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, na Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, podneo sam sledeći amandman.

Ovim amandmanom se vrši pravno tehnička redakcija odvojena članom 1. znači one tehničke prirode sve u cilju unapređenja samog teksta zakona. Zahvaljujem. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić. Da li neko želi reč? (Da.) Reč ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Dame i gospodo narodni poslanici, već smo govorili o potrebi nesumnjivoj da se pripadnicima službe bezbednosti obezbedi da pod ovim uslovima dođu i reše svoje stambeno pitanje. Ali, ono što je sigurno jeste da se ono neće rešiti ovim zakonom budući da je to jedan premali broj u odnosu na potrebe, dakle koje su ovi ljudi samo koji su anketirani bilo je više od 18.000, više od 35.000, 18.000 hiljada je reklo da bi pod ovim uslovima pristalo na ovakav način realizacije i rešenje svog stambenog pitanja. Meni je samo žao ako imamo 1.500 ovih stanova koji treba da izgrade na svim ovim lokacijama, mislim jasno je da to ne mogu da budu najekskluzivnije ili ekskluzivne lokacije, ali to nije ni važno pitanje. Međutim, nije mi jasno da ako Republika Srbija i lokalne samouprave u Republici Srbiji mogu da obezbede zemljište u najkraćem roku kada dolazi neki investitor, da se sva administrativna papirologija i vlasništvo rešava u najkraćem roku za investitore koji, pogotovo za one koji posle kada im istekne ono što zarade budući da su oni odmah ostvarili ekstra profit, budući da imaju ogromne subvencije po svakom zaposlenom, kako je onda problematično da se reši pitanje i da se veći broj stanova obezbedi od 1.500?

Pitanje je koliko će od ovih ljudi koji su u ovoj anketi izrazili želju da učestvuju u realizaciji ovog projekta tj. da na kraju ostvare pravo da konkurišu za stan, koliko će dočekati tu realizaciju. S druge strane, nisu jasni kriterijumi kako će se dodeljivati, a mislim da treba da bude od najvećih prioriteta za Vladu Republike Srbije da se ovo pitanje što pre reši. Dakle, ako mogu investitori da dobijaju ovde koji izrabljuju za najmanje plate, a koriste subvencije Republike Srbije, ako oni mogu da reše za mesec ili za manje od mesec dana sva pitanja sa lokalnim samoupravama oko zemljišta, zašto ne može onda obezbedi sada i lokacija i za više nego što je jednostavno predloženo, ovi stanova. Dakle, to su, sramota je da su nam oficiri i dalje podstanari i da nemaju rešena stambeno pitanje, pogotovo ako od njih očekujemo da sutra brane Srbiju. Zahvaljujem. Izvolite. Dobra stvar u ovom zakonu je što je baš sve jasno. Nema rang liste, nema uslova. Bilo je nekad ranije nekih ranijih uslova gde je bilo mora da ima takav čin ili taj položaj, ako nema čin, ne može tu kvadraturu i toliko članova porodica ili toliko staža, sada toga nema. Samo treba da bude kreditno sposoban, uz subvencionisanu cenu, država mu daje stan u Beogradu za 500 evra po kvadratu najviše. Možda će biti niže od toga. Dakle, to su zaista povoljni uslovi. Zaista, zaista povoljni uslovi da neko može sebi da obezbedi stan po nekim mestima u unutrašnjosti će biti značajno niži od toga jer prosto tržišni uslovi su bolji, jeftinije su cene. I tu je što se toga tiče, dakle, kriterijumi su takvi da čovek može da se prijavi, ko se prvi prijavi prvi će dobiti. Što se tiče izgradnje, ove godine planiramo da počnemo već preko pet hiljada stanova. I to ću, ja se nadam, u roku od dve godine će biti završeno tih pet hiljada, što ne znači da mi već u februaru, martu nećemo početi sa sledećim brojem stanova i to je dobro, jer u ovom slučaju nemamo potrebu za eksproprijacijom na svim lokacijama se radi o zemljištu koja je u državnoj svojini. Dakle, nemamo potrebe da ga otkupljujemo od bilo koga. Imamo prenos vlasništva sa jednog na drugi nivo vlastito, administrativnih mera, nemamo ograničenje. Ovde se čeka donošenje zakona, zakon ćemo nadam se brzo doneti. Kada Narodna skupština donese zakon, počinje javni poziv, počinje zvanična prijava. Neko je pitao kako ste, ne znam, pre zakona. Morali smo da imamo neku inicijalnu informaciju, neki osnov, da bismo ljudima mogli da kažemo u šta se upuštamo, da li ima neko zainteresovan, u kojim mestima i koliko, i radili smo anketu. Ona nikoga ne obavezuje. Ti ljudi mogu da odustanu, sutra ujutru može da se prijavi neko ko se uopšte nije javio u toj anketi, ali smo morali da imamo neki osnov. Što se tiče investitora, nijedan još nije otišao iz Srbije, ovi kojima so davali subvencije, a posle 14 meseca su se subvencije isplatile, i mi imamo zaradu od toga, kao Republika Srbija. Posle 14 meseca, 15, 16, 17 i svakog sledećeg meseca mi imamo zaradu od tih investitora. Na kraju krajeva, mnogo je bolje da ljudi imaju platu, nego da imaju nula dinara, da ne sede kući nego da imaju radni odnos. Da li neko želi reč? Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, nastaviću sa ukazivanjem na manjkavosti ovog Predloga zakona, malo ću se nadovezati na kolegu Aleksandra Šešelja, jer i ja sam primetila da u Predlogu ovog zakona je potpuno odsustvo i kriterijuma i prioriteta, i ne može niko da me ubedi da je to dobro, jer trenutno je zainteresovano skoro 19 hiljada pripadnika, gradi se u prvoj fazi - 1578, nek je i tih 5000, mada je za ovih 1578 negde i budžet izdvojen, i otprilike se zna, a eto, neka bude i 5000, i da neće biti te nikakve rang liste. Ne znam kako je to moguće, sada ću citirati ministarku Mihajlović - da je ovo način i put da obezbedimo i sistemski trajno rešimo takvo pitanje, tim pre što ovde neće biti nikakvih rang lista i svi pripadnici koji žele da kupe stan, a koji su se do sada već negde prijavili da su zainteresovani, imaju priliku da kupe mnogo veće stanove. To jeste divan govor, ali mene opet zanima, kada, kako, u kom roku će Ministarstvo 18.905 zainteresovanih da smesti u 1578 stanova, različite strukture, u različitim gradovima, i da mogu, opet citiram – da konkurišu za koji god stan veličine koji žele. Sama reč konkuriše, nameće tu rang listu. Jednostavno, moraju da postoje neki prioriteti, kome je hitno da se useli u stan, da li su to ratni vojni invalidi, da li su to samohrani roditelji, mora da se vidi u toj prvoj fazi ko će imati neki prioritet. Sada čujem da će to biti po redosledu prijavljivanja, gde će biti ti redovi, gde će oni dolaziti, kako će da zauzmu poziciju da bi što pre dobili stan, stvarno mi nije jasno. Hvala. Reč ima potpredsednik Vlade, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Izvolite.

Da li smo uspostavili rang listu? Vi znate šta su sve kriterijumi koji bi mogli biti stavljeni u tu rang listu, pa to bi moglo da bude stotina osnova za diskriminaciju. Ovako smo hteli da izjednačimo onog običnog vojnika koji dežura negde na hladnoći koji nam je u patroli, policajca koji nam je u graničnoj policiji, ili koji je običan policajac koji je završio srednju školu, sa generalima. Hoćemo da izjednačimo sve one ljude koji rade u sistemu odbrane, jer mi ovom merom hoćemo da zaštitimo njihov standard, a ne da nagradimo njihovu profesionalnu karijeru. Ovo nije nagrada za to što su stigli do određenog čina, ili što su nešto uradili. Ne, ovim štitimo njihov socijalni standard, i hoćemo da im se zahvalimo sa sve ono što rade. Naš sistem je, ko se prvi prijavi, taj će prvi dobiti. To je sistem, i zbog toga se ne radi konkursna dokumentacija, već se radi samo javni poziv za spisak. Vi uređujete spisak samo na osnovu toga da li su oni uspeli da ispune uslove koje ovaj zakon propisuje, i ako su ispunili, oni koji su prvi poslali, će biti prvi na rang listi kada se sagradi prvih pet hiljada stanova, znači ne 1500, znači ne 1700, čuo sam tu razne brojeve, što ne 26, ili možete da kažete jeda ili nijedan. Prvih pet hiljada stanova kada započnemo 5203, stana, po našoj proceni ove godine, tih prvih 5203 mogu da računaju da će u naredne dve godine rešiti svoje stambeno pitanje.

To se ne isplati, ovde će za 60 kvadrata prosečno mesečno imati oko 114, 115 evra mesečnu ratu. Da li neko želi reč? Gospodine ministre, niko ne spori da treba što pre da ostvare svi svoje pravo i da reše stambeno pitanje, međutim, tu cifru od 5203 stana mi čujemo od vas. Ministar, Zorana Mihajlović je bila prošle nedelje u Skupštini i pričalo se o tih 1700 ili 1800 koliko je već bilo stanova, od 2019. godine, čini mi se da je bilo da počinje izgradnja. Dakle, mislim da je ipak to njen resor, infrastruktura, trebalo bi valjda, a čudi me kako vi znate bolje, ili čudi me da su informacije koje imate različite. Znači, kontradiktorni ste u odnosu na ministra Zoranu Mihajlović čiji je ipak to resor ili moguće da ona svoje planove nije podelila na Vladi Republike Srbije nego na nekom drugom mestu. Niko ne spori da treba da se reši stambeno pitanje, da treba što više ljudi da ostvari to pravo i da treba i onaj vojnik sa najnižim činom da bude isto tretiran kao general. Nema problema, samo treba to malo da se usaglasi. Zahvaljujem. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Novica Tončev. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Novica Tončev. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani potpredsedniče Vlade, poštovani članovi Vlade, poštovane kolege poslanici, ja sam na Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti podneo dva amandmana i svoju diskusiju ću usmeriti u dva pravca. Jedan je zato što sam čovek koji dolazi iz lokalne samouprave, a drugi kao čovek iz struke koji se bavi građevinskom industrijom već 30 godina. Ove amandmane sam predložio kao neko ko dolazi iz lokalne samouprave jer dugo godina uživam poverenje građana u Surdulici i odlično znam kako na terenu izgleda to kada se nekim zakonom nametne neka dodatna obaveza opštini i koliko to muke i problema nam stvara za rashodnu stranu budžeta opštine koja je skrojena u dinar. Ovde može da se javi problem da ljudi u opštini stvarno žele i hoće da pomognu i podrže projekat stanogradnje u saradnji sa Vladom Republike Srbije, ali da nemaju novca u opštinskom budžetu za planska i urbanistička dokumenta. Jedino rešenje u takvoj situaciji da ima Vlada iz budžeta ili budžetske rezerve taj novac transferiše ali onda to treba jasno i predvideti. Kao čovek iz struke, ovom prilikom hoću vas potpredsedniče Vlade a i članovi Vlade koji dolaze iz Ministarstva građevine da zamolim, a i čuo sam u diskusiji svojih kolega da se svi zalažu da domaće kompanije i domaća preduzeća, većinom rade ove stanove, ali to ipak zavisi od uslova tendera. Znate, potpredsedniče Vlade, da strane, odnosno da naše puteve, mahom naše velike projekte rade sve strane kompanije, ali te strane kompanije imaju reference i svojih zemalja jer su radile i puteve i projekte u svojim državama, a takođe imaju i svoje banke koje im daju garancije da rade u drugim državama. Zato predlažem da u budućem periodu osnujemo jednu razvojnu banku, ako jedna Nemačka toliko razvijena zemlja ima razvojnu banku, onda bi trebalo i mi da osnujemo jednu razvojnu banku koja bi pomagala naše kompanije da učestvuju na tržištima. Iz iskustva ću vam da vam napomenem, na primer, uslove tendera za neke tendere koje postavljaju. Na primer, jedno naše ministarstvo, je raspisalo tender, radi zgrade koje nisu veće od dva sprata, a u tenderskoj dokumentaciji traži da kompanija ima 100 zaposlena radnika u stalnom radnom odnosu sa uverenjem za rad na visini, što je nebuloza. Radi se pokriveni bazen, radi se škola, radi se sportska hala i traži se da kompanija koja hoće da učestvuje na tender ima asfaltnu bazu u svom posedu ili zakupu od 80 kilometara. Vrednost projekta je 300 miliona, a vrednost asfalta je tri miliona. Desilo se da Javno preduzeće „Đerdap“ raspiše konkurs na Vlasinskom jezeru za čišćenje metalnih rešetaka i traži da učesnik, odnosno firma koja hoće da učestvuje, ima veliku mašinsku licencu. Onda imam informaciju da je i Ministarstvo građevine dalo potvrdu da za ove radove treba takva licenca. Ako ovakve uslove postavljamo, onda naše kompanije sigurno ne mogu da učestvuju na ovakvim tenderima. Ili, dešava se da tendere koje radimo zajedno iz kredita, traži se uslov da građevinske kompanije imaju skoring BB, a znamo kakva su bila dugovanja države u ranijem periodu prema građevinskim kompanijama i, samim tim, naše građevinske kompanije zbog toga ne mogu da ispune kriterijum skoringa BB i zbog toga ne mogu da učestvuju na tenderu. Zbog ovoga vas molim da prilikom raspisivanja tender vodite računa oko uslova, da mogu da konkurišu naše kompanije, da bude ravnopravni takmac sa stranim kompanijama. Pošto su tu članovi Vlade i iz Ministarstva građevinarstva, da u sledećem Zakonu o javnim nabavkama imamo kao građevinske kompanije veliki problem oko izdavanja potvrda za učešće na tendere, tako da pojedina ministarstva ili ne izdaju ili kasne sa potvrdama. Trebalo bi u Zakonu o javnim nabavkama staviti da kada se objekat završi, izvrši tehnički prijem, izvrši primopredaja, investitor izda potvrdu koja može da se koristi u različite javne nabavke, da ne bi za svaku javnu nabavku dolazile firme koje nisu iz Beograda u Beograd po takve potvrde.

Da li ima povraćaj PDV na te stanove itd? Nadam se, kao što ste malopre, potpredsedniče Vlade, rekli da volite da čujete mišljenje nas poslanika, da ćete i ove moje primedbe da razmotrite kao što ste i sami rekli. Nadam se da sam nešto pomogao u izradi i realizaciji ovog projekta. Zahvaljujem se što ste me saslušali i želim uspešan projekat. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Maletić. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Jasmina Obradović. Da li neko želi reč? (Da) Reč ima narodni poslanik Jasmina Obradović. Izvolite. Zahvaljujem se. Cenjeni ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, uvaženi građani, ako krenemo od činjenice da je rešavanje stambenog pitanja jedan od velikih i, naravno, osnovnih životnih problema danas, onda je razumljivo što SNS sa Aleksandrom Vučićem na čelu i Vlada Republike Srbije, predlaganjem zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, pokazuju apsolutno razumevanje za suštinska pitanja građana Srbije. Ovim zakonom se u svakom smislu afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije, što našim amandmanima u različitim varijantama i predlažemo. Kao što se može videti, u mišljenju Vlade o podnetim amandmanima na ovaj predlog zakona, osnovni amandmani koje smo kao poslanička grupa SNS podneli su i prihvaćeni, te želim da izrazim zahvalnosti Vladi Republike Srbije koja je razumela ovu našu političku podršku opštem razvoju i napretku Republike Srbije. Naš program, naš politički cilj je svakako napredak i razvoj. Ovim zakonom obezbeđujemo pripadnicima snaga bezbednosti koji su svojim odgovornim radom, opštu sigurnost podigli na viši nivo, da reše svoje stambeno pitanje i time podstaknemo još bolji rad u ovom sektoru, sektoru bezbednosti. Nekoliko godina unazad ključne reči u državi Srbiji bile su – afere, kriminal, korupcija, burazerska privatizacija. Danas je drugačije. Danas mi koji vršimo vlast s ponosom možemo da govorimo o napretku, novim radnim mestima, sad konkretno o rešavanju stambenih problema, a samo oni zlobni, ovaj veliki napredak naše zemlje neće i ne žele da vide. To smo mogli da vidimo iz diskusija u proteklim danima, ali to je već njihov problem, mi nastavljamo nezaustavljivo sa obnovom i razvojem Republike Srbije. Naravno, u danu za glasanje sa zadovoljstvom ću podržati ove zakonske predloge. Zahvaljujem. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Milan Knežević. Da li neko želi reč? (Da) Reč ima narodni poslanik Milan Knežević. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snage bezbednosti. Radi javnosti, odnosno radi građana koji prate ovu skupštinsku debatu treba samo ponovo reći da se ovaj član 1. odnosi na to šta je predmet uređenja ovog zakona i da se odnosi na pripadnike Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbedonosno-informativne agencije i Ministarstva pravde, odnosno upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Mi smo u prošlonedeljnoj raspravi imali set zakona koji se odnose na odbranu i Zakon o BIA, tako da prošlonedeljna skupštinska rasprava i zakone koje smo usvojili odnosili su se, da prevedemo, na Vojsku i na bezbednost. Ja mogu i mi možemo slobodno reći da je i ovaj zakon u stvari pripada setu zakona vezanih za odbranu i bezbednost, samo na jedan drugačiji način. Ovaj zakon, na neki način reguliše logistiku, odnosno podršku koju treba usmeriti na uposlene u odbrani odnosno u bezbednosnim snagama i to u pravcu razrešavanja njihovog egzistencijalnog pitanja, a to je stambeno pitanje. U obrazloženju je i rečeno da od uposlenih u državnim organima najveći broj koji nemaju rešeno stambeno pitanje se odnosi baš na uposlene u snagama bezbednosti, jer decenijama nije u ovoj sferi rešavano to osnovno pitanje uposlenih, a samim tim i njihovih porodica, tako da ovaj zakon zaokružuje jednu celinu svih tih zakona koji se odnose na bezbednost, odnosno opšta ili ukupna državna politika naše Vlade jeste jačanje nacionalne bezbednosti. U cilju tog jačanja nacionalne bezbednosti, pored onih zakona koje sam pomenuo i koji su bili doktrinarni, vezani za funkciju i organizaciju organa odbrane i bezbednosti, ovi zakoni u stvari se bave ljudima, odnosno ovaj zakon se bavi ljudima uposlenim u ovim strukturama. Rešavanjem njihovog egzistencijalnog pitanja mi u suštini pružamo njima sigurnost, njima i njihovim porodicama, a to sigurno pozitivno utiče i na moral i na entuzijazam tih ljudi koji se bave tako odgovornim poslom i koji su decenijama bili u nemogućnosti da razreše stambeno pitanje, a znamo i sami da mnogo njih je otišlo i u penziju i nemaju razrešeno to pitanje. Pojedini opozicioni poslanici su im skretali pažnju sa primedbama zašto poseban zakon za ovo. Delom im je i odgovoreno – nije samo ovaj zakon kao takav donesen kao poseban, donesen je svojevremeno i poseban zakon o socijalno ugroženim, ali, u svakom slučaju, ovaj zakon ima cilj razrešavanja nečega što decenijama nije ni pokušano da se razreši. Skepsa o tome da je ovo nedovoljan broj, i ministar je nekoliko puta ponovio – prva faza je 5.000 stanova. Donošenje ovog zakona je preduslov da se još neke aktivnosti obave, kao što će biti investitori i sve što prati organizacijski i što je neophodno za realizaciju ovog plana. Naravno, da bi bio uspešno realizovan, potrebna je i velika saradnja jedinica lokalne samouprave, odnosno njihova podrška u svim onim elementima koji su već pomenuti. Druga strana te jedinice lokalne samouprave, pa i cela Republika Srbija, neko od govornika je već rekao, ne treba gledati ovo samo kao nešto što ima krajnji cilj, i što krajnji cilj i jeste rešavanje stambenog pitanja, ali, ovim se povećava uposlenost, kako na nivou Republike, tako i na nivou lokalnih samouprava. Znači, na taj način mi i ekonomski dajemo sigurnost određenim grupama ljudi u građevinskoj industriji, koji će imati posla i koji će raditi i zaraditi svoju platu, a samim tim obezbediti sredstva za sebe i svoju porodicu.

I to je jasna intencija i cilj ove Vlade. Sve što je počela, gledajući i ove četiri godine, u zakonskoj regulativi, sve ima svoje pozitivne efekte i nije ostalo prazno slovo na papiru. U to ime, ja i moje kolege iz Srpske napredne stranke, u danu za glasanje podržaćemo ovaj zakon. Hvala. Izvolite. Ovaj amandman i većina amandmana poslanika vlasti u suštini obesmišljavaju članove 161. i 162. Poslovnika i prosto je neverovatno da je nadležni odbor pustio da ovi amandmani uopšte mogu da se raspravljaju, amandmani na predlog zakona koji govori o rešavanjima na poseban način stambenih pitanja pripadnika snaga bezbednosti i onda nam poslanik kaže da će ovaj zakon doprineti efikasnosti prosvetnog sistema. Jedan kaže – efikasnosti sudova, drugi kaže – efikasnost pravosudnih institucija opet, treći kaže – unapređenje zdravstvene zaštite. Mi danima pričamo da su sve ove oblasti društvenog života trebale biti obuhvaćene ovim zakonom, jer na koji način će, kako može kroz amandman da se kaže da će zakon koji suprotno od toga rešava stambena pitanja jednoj grupaciji ljudi u Srbiji, i neka je to tako, ali mi kažemo da moraju da budu obuhvaćeni i ostali. A amandmanom poslanik kaže da upravo ovaj zakon daje neke posebne uslove u zdravstvenoj zaštiti, u prosveti, u sudovima, itd. Ovo prosto ne može ovako. Nemamo mi ništa protiv pisanja amandmana radi amandmana, jer to je očigledno prisutno. Ovo je licemerno. Šta, hoćete li možda Vlada da donese neku uredbu pa da se naloži da svi zaposleni u službama bezbednosti moraju da zaključuju brakove sa ljudima iz prosvete, zdravstva, obrazovanja i da na taj način se doprinese poboljšanju materijalnih i stambenih uslova i ovih grupacija? Dakle, povređena su ova dva člana, gospodine predsedavajući. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne) Zahvaljujem. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dalibor Radičević. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući. Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, amandmanom na član 1. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti želim da dodatno preciziram Predlog zakona. Sam zakon je trebalo doneti i ranije. Vojska Srbije, kao i njeni pripadnici su u jednom periodu bili u vrlo nezavidnoj situaciji. O rešavanju stambenog pitanja nisu mogli pripadnici snaga bezbednosti ni razmišljati, jer im je bila ugrožena egzistencija. Uniforme koje su imali su bile u fazi raspadanja a materijalni status takav da su mnogi napustili Vojsku. Danas je situacija mnogo bolja. Nije idealna, ali se stvari u mnogim segmentima ili popravljaju ili su već popravljene. Svaki pripadnik Vojske ima dva kompleta uniforme. Plate su povećane za 10%, a već se razmišlja i o novom povećanju. Ovim zakonom stvaraju se uslovi da se izgrade novi stanovi za pripadnike snaga bezbednosti, koji će biti znatno jeftiniji od tržišne vrednosti i na taj način će se rešiti egzistencijalno pitanje onih ljudi kojima je glavno zanimanje bezbednost zemlje i nas građana. Da bi svoj posao mogli da obavljaju profesionalno, potrebno je da imaju osnovne uslove za život i rad, a to im se ovim zakonom i omogućava. Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Kostić. Da li neko želi reč? (Da) Reč ima narodni poslanik Dragana Kostić. Izvolite. Poštovani ministre, narodni poslanici, danas u Srbiji imamo preko 20 hiljada gradilišta, što je svakako jedan od razloga da realni rast bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu 2018. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosi 4,5% Svakako da će izgradnja stanova za pripadnike službe bezbednosti doprineti razvoju i rastu privrede Srbije. Građevinska aktivnost, merena časovima rada na gradilištima poslovnih subjekata u 2017. godini je veća za 2,4% bila u odnosu na 2016. godinu. Za izdavanje građevinskih dozvola za izgradnju povoljnih stanova za pripadnike službe bezbednosti Vlada će preuzeti izdatak za plaćanje taksi za izdavanje građevinskih dozvola. Prema broju dozvola izdatih u januaru 2018. godine prijavljena je izgradnja 1.403 stana, s prosečnom površinom od 70,2 metara kvadratnih. Prema izdatim dozvolama, broj stanova veći je za 82,7% nego u januaru 2017. godine. Takođe, u januaru 2018. godine svedoci smo da je izdato 1.111 građevinskih dozvola, što je za 33% više nego u januaru protekle godine. Posmatrano prema vrsti građevine u januaru 2018. godine izdato je 77,8 dozvola za zgrade i 22,2% za građevine. Izgradnja stanova za službenike bezbednosti će i u budućem periodu uticati na povećanje efikasnosti u oblasti građevinarstva, ali i na sve veće učešće građevinske industrije u BDP, što je svakako jedan od ciljeva naše Vlade, a sa druge strane obezbediti konforniji život pripadnicima službi bezbednosti. Zahvaljujem. Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Duško Tarbuk. Uvaženi ministre Stefanoviću sa saradnicima, uvaženi građani Srbije, želeo bih da predložim amandman u članu 1, da dodam stav 3. koji glasi – Donošenjem zakona obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na efikasnost lokalne samouprave. Vlada Republike Srbije se opredelila za donošenje Predloga zakona sa posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti iz više razloga. Prvi, jer smatramo da je u pitanju opšta i nacionalna bezbednost temelj, pre svega, funkcionalne svake moderne države, beležiće da oko 30 hiljada pripadnika službi bezbednosti, što Vojske, što policije, BIA, Uprava za izvršene krivičnih sankcija, koji nemaju rešeno stambeno pitanje i to dugi niz godina, imajući u vidu njihove uslove pod kojima i rade i značaj za državu. To su jedni od glavnih razloga što se Vlada Republike Srbije opredelila da kroz ovaj zakon uspostavi posebni kriterijum uslova i način realizacije ovog velikog projekta stanogradnje za pripadnike koji su zaposleni u snagama bezbednosti naše zemlje. Neophodnost donošenja posebnog zakona ogleda se u tome što realizacija projekta počinje istovremeno na više različitih lokacija u više različitih gradova, što zahteva sistemsko rešenje svih pitanja i prevazilaženje svih eventualnih problema koji se mogu javiti u samoj realizaciji. Donošenjem ovakvog projekta nije samo rešenje stambenog problema i problema za pripadnike snaga To je projekat koji će sigurno dovesti do toga da ćemo imati jedan dodatni privredni oporavak u građevinarstvu, BDP u rastu i prihod koji će sve lokalne samouprave moći će da naplate od poreza. U danu za glasanje molim svoje uvažene i poštovane kolege da podrže ovaj zakon, naravno, ako budu imali snage i vremena, i moj amandman. Zahvaljujem se svim poslanicima koji su prošli put glasali za moj amandman. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Mladen Lukić. Da li neko želi reč? (Da.) Reč ima narodni poslanik Mladen Lukić. Izvolite. Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj zakon je leks specijalis u odnosu na druge zakone, jer je ovo projekat od značaja za nacionalnu bezbednost Republike Srbije. Takvim nemerljivim javnim interesom i, pre svega, humanim delom se nastoji sistematski i trajno rešiti najveći broj slučajeva nerešenih stambenih potreba zaposlenih u službama bezbednosti. Tako će se ovim zakonom na istovetan način urediti potrebe onih koji su zaposleni i onih koji su pravo na penziju ostvarili u nekom od državnih organa snaga bezbednosti. Pored rešavanja stambene potrebe ovih lica, zakon će podstaći razvoj građevinskog sektora u gradovima gde će se graditi stanovi, aktiviranje svih usluga koje su u neposrednoj vezi sa građevinom, povećanje prihoda od poreza na imovinu na teritorijama lokalnim samoupravama gde se budu gradili stanovi i značajno povećavanje privredne aktivnosti. Sve ovo ne bi bilo moguće da Srbija hrabrim merama ekonomskih reformi nije spašena od bankrota i da nije obezbeđena finansijska stabilnost, stabilan rast BDP već šestu godinu za redom, s tim da se ove godine očekuje rast najveći u poslednjih deset godina. Zahvaljujući mudroj, odgovornoj, a pre svega disciplinovanoj politici predsednika Aleksandra Vučića Srbija je danas ekonomski uređena zemlja sa suficitom u budžetu i na putu razvoja i prosperiteta i iz tih razloga su se stekli uslovi da se obezbedi finansijska konstrukcija za obezbeđivanje ovog izuzetno važnog projekta. Zahvaljujem. Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević. Da li neko želi reč? (Da.) Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević. Izvolite. Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, i ovaj amandman u krajnjoj liniji se odnosi na sveukupan razvoj Republike Srbije, a ja u svojim govorima volim da spomenem grad iz koga dolazim, pa ću pričati o izmeštanju pruge koja prolazi kroz centar Niša. Ovo je ranije bilo samo na nivou neke ideje, želje ili plana. Danas smo svedoci realizacije jednog velikog projekta čiji je deo upravo grad Niš. Vratila bih se na septembar 2017. godine kada je održana javna rasprava kojoj su prisustvovali vlasnici objekata i parcela koje će kasnije podleći eksproprijaciji. Prisustvovali su i predstavnici grada i Evropske investicione banke. Tada su rečene neke stvari koje su jako značajne za građane Niša, a naročito za one čije se parcele nalaze na toj trasi koja će se menjati, a to je da vlasnici tih nepokretnosti ni na koji način ne smeju biti oštećeni i tada je rečeno da će određenu sumu novca uložiti, kako grad Niš, kao jedinica lokalne samouprave, tako i Vlada Republike Srbije i Evropska investiciona banka. Zbog izgradnje dvokolosečne obilaznice oko Niša, duge 22 kilometra, potrebna je eksproprijacija 1.628 parcela i 47 objekata na potezu od sela Popovac do sela Prosek na teritoriji opštine Pantelej. Inače, moram da kažem da je železnička obilaznica oko Niša deo jednog velikog projekta, a to je rekonstrukcija pruge Niš-Dimitrovgrad, i to je projekat koji je ponovo vredan više stotina miliona evra. U ovom trenutku, ono što bi zanimalo građane Niša jeste dokle se sa tim stiglo i ja ću reći informacije koje su negde od početka aprila. Dakle, urađeno je oko 1.500 rešenja za eksproprijaciju, oko 1.200 je već postalo pravosnažno, tako da iz grada Niša možemo da kažemo da se očekuje kraj tog postupka upravo krajem godine. Ovo je još jedan veliki projekat za Niš. Iskoristila bih priliku da ponovo zahvalim ministru i Ministarstvu na tome što je grad Niš ponovo deo jednog velikog projekta koji će u konkretnom slučaju rešiti probleme građana koji su postojali godinama unazad. Zahvaljujem. Izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, osnovni cilj i zadatak je stvoriti društvo koje veruje u sebe i svoje mogućnosti. Zato je Vlada prepoznala značaj rešavanja stambenih potreba pripadnika snaga bezbednosti, prepoznavši teškoće koje se mogu javiti u realizaciji pristupa izradi posebnog zakona koji ima za cilj uspešnu i efikasnu realizaciju samog projekta. Imajući u vidu značaj i odgovornost posla koji pripadnici snaga bezbednosti obavljaju, kao i njihov značaj za bezbednost čitave države, polazeći od činjenice da je najveći broj nerešenih stambenih potreba među snagama bezbednosti, koji decenijama nisu trajno uspeli da reše svoje stambeno pitanje, zato se predlaže Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike stručne bezbednosti, te je neophodno da se realizacijom projekta počne u više različitih gradova, uzimajući u obzir Niš, Vranje, Kraljevo, Kragujevac, Novi Sad i Beograd, pa i zahteva sistematsko rešenje svih pitanja i prevazilaženja problema koji se mogu javiti u samoj realizaciji. U članu 1. Predloga zakona dodaje se stav 3. koji glasi da se donošenjem zakona obezbeđuje sveukupan razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje pravosuđa i to će doprineti boljoj realizaciji istog unapređenja i dovesti do boljeg poslovnog uspeha. Gradimo efikasno društvo, spremno da odgovori na izazove i zahteva građana za poštovanje vladavine prava i bolji poslovni ambijent. Politika nacionalne bezbednosti predstavlja deo ukupne državne politike i stvara se kroz usklađen program mera i aktivnosti koje država preduzima i njenom realizacijom stvaraju se pretpostavke za politički, socijalni, kulturni i ukupni državni razvoj Republike Srbije. Zahvaljujem.

Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vera Jovanović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, ministre sa saradnicima, kolege poslanici, građani Srbije, prošle nedelje smo učestvovali u raspravi izuzetno važnog zakona, a koji će omogućiti našim pripadnicima snaga bezbednosti da u narednom periodu reše svoje stambeno pitanje. U raspravi smo konstatovali sve detalje koje predviđa ponuđeni nam zakon, a ja ću se sada osvrnuti na član 1. ovog zakona, predlažući svoj amandman sa osvrtom na rast privrede. Gradnja stanova počeće u avgustu mesecu, a gradiće se u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Vranju, Kraljevu i Kragujevcu. Moram da naglasim da cena od 500 evra po kvadratu ne znači da će biti ugrožen kvalitet gradnje, već da se država odgovorno ponela i odrekla dela zarade, a sve stavila u funkciju rešavanja jednog gorućeg problema i obezbedila da svi oni koji nemaju rešeno stambeno pitanje mogu ga rešiti u skladu sa ovim zakonom. Kupovinom stana preko banaka, uz takođe povoljnije stambene kredite, država obezbeđuje nova sredstva koja takođe stavlja u funkciju sledećeg kontingenta izgradnje za nove pripadnike službi bezbednosti. Pokretanjem ovako velikog projekta benefit će imati i naša građevinska operativa, pa će se na taj način ostvariti prihod i za firme koje će graditi te stanove. Nacrt posebnog zakona o gradnji stanova za pripadnike službi bezbednosti usaglašen je sa svim ministarstvima. Na kraju moram da dodam da oni koji svakodnevno brinu o našoj bezbednosti zaslužuju da mislimo na njih i da donošenjem ovakvih i sličnih zakona učinimo da njihov životi standard bude onako kako ga i zaslužuju. Pozivam svoje kolege da u danu za glasanje prihvate moj amandman.

Ja bih želeo da pohvalim odluku Vlade Republike Srbije da započne ovaj veliki i humani projekat izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Procenjuje se da će u okviru ovog projekta biti izgrađeno u narednom periodu oko 20.000 stanova, uključujući vojne penzionere, što zaista predstavlja jedno ohrabrenje za tu kategoriju naših građana da će rešiti jedno od dva ključna pitanja svake porodice, svakog građanina, a to je pitanje stanovanja. Takođe, veoma je pozitivno što će cena po kvadratnom metru biti zaista povoljna i ona neće u Beogradu prelaziti više od 500 evra po kvadratnom metru, a pretpostavljam da će u drugim gradovima Srbije ta cena biti još nešto niža.

Verujem da se u Vladi razmišlja, da se ovakav sličan projekat, primeni za ostale kategorije stanovništva, jer zaista ovo je ključno pitanje kada građani znaju da konačno žive u svom stanu, iako plaćaju mesečnu ratu, da tu ratu plaćaju svojoj državi, odnosno banci, a ne da godinama i decenijama plaćaju mesečno kiriju i bacaju pare u bunar.

Ono što je dobro, što je Vlada pokrenula ovaj projekat, ponavljam izgradnja 20.000 stanova za pripadnike snaga bezbednosti, a već je u toku realizacija jednog velikog, isto humanog projekta, rešavanja ključnog pitanja integracija od stotine hiljada proteranih Srba, a to je rešavanje njihovog stambenog pitanja. Hvala. Zahvaljujem. Sada se javljam na osnovu člana 159. i upozoravam predlagača, predstavnika predlagača da bi bilo najbolje da u skladu sa stavom 2. ovog člana se povuče ovaj predlog, jer zamislite ne daj bože da se usvoje ovi amandmani, poput ovog malopre, kakva bi papazjanija nastala u ovom Predlogu zakona, odnosno kasnije zakonu. Dakle, prilično je logično ministre da ćete prihvatiti amandmane poslanika koji su glasali da vi budete ministar, a njihovi amandmani, ponavljam kada bi bili prihvaćeni onda bi ovo bio zaista čudo od zakonskog teksta. Gospodine Linta je u svom amandmanu rekao da bi usvajanjem ovog zakona da će se posebno poboljšati prava izbeglih i prognanih lica i ovo je prosto neverovatno. Ovo je leks specijalis za poseban deo našeg društva za službe bezbednosti. Umesto da se gospodin Linta pita i da pita ministra i da se pre ovog zakona zalagao svom svojom snagom i moći da se u ovaj zakon uvrste pali borci poslednjih ratova, invalidi poslednjih otadžbinskih ratova, porodice palih boraca, vojni beskućnici, sve su tu nažalost lica uglavnom raseljena, uglavnom lica proterana sa svojih ognjišta, njih u ovom zakonu nema. Da bi se i ova nepravda ispravila i da bi se zaista sa svim amandmanima koje će eventualno predstavnik predlagača da usvoji da bi ovaj zakon sutra, kada bude izglasan imao smisla, neophodno je da se primeni član 159. našeg Poslovnika. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Izvolite. Pored onoga što smo govorili, dakle o razrezima koji postoje u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja i u Ministarstvu odbrane, ne vezano od ovog zakona, postoji novi zakon o stanovanju i podršci u stambenom zbrinjavanju koji predviđa posebno stambeno zbrinjavanje boraca, invalida i drugih kategorija našeg stanovništva koji jesu u tome, tako da smo razmišljali i o ovim kategorijama stanovništva, pored redovnih pripadnika snaga bezbednosti. Dakle, i invalidi i borci prethodnih ratova imaju u novom zakonu mogućnost da dođu do stanova. Hvala na podršci da to radimo. Što se tiče ovih amandmana, Narodna skupština svakako je glasna da glasa za svaki od ovih amandmana, siguran da će narodni poslanici glasati kao što uvek glasaju, kako to žele. Tu ministar ne može previše da se meša. Zahvaljujem. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović. Da li neko želi reč? Prvo gospodine Milićeviću, mislim da ste morali da oduzmete gospođi Radeti dve minute zato što je ona već po drugi put reklamirala, odnosno ukazala navodno na povredu Poslovnika koja se uopšte nije ni desila. Poslanici SNS su podneli amandmane u najboljoj nameri, u dobroj veri da afirmišu sve one pozitivne rezultate koje je Vlada Srbija preduzela i koje je ostvarila kada je u pitanju ukupan bezbednosni sektor u Republici Srbiji i mislim da je u najmanju ruku nekorektno komentarisati na jedan licemeran način amandmane koje su podneli poslanici SNS. Pažljivo sam slušao jednu poslanicu iz poslaničke grupe kojoj pripada gospođa Vjerica Radeta, koja je rekla da je ona protiv ovog predloga zakona, zato što, ako napravite stanove za pripadnike vojske i policije, a desi se bombardovanje, onda će agresor da bombarduje te zgrade u kojima žive pripadnici vojske i policije i onda eto belaja, što bi rekao naš narod, šta smo onda uradili. Naravno, amandman je potpuno besmislen, obrazloženje još besmislenije, ali mi nije padalo na pamet da intervenišem. LJudi smatraju da je to amandman koji afirmiše njihovu politiku i ćutao sam kao zaliven. Vi već drugi put dopuštate da se poslanici SNS izvrgavaju ruglu zato što su podneli amandmane iz kojih se jasno vidi da ovaj Predlog zakona ne samo što će imati pozitivne efekte na jačanje bezbednosnih kapaciteta Republike Srbije, jer sigurno je da će bolje raditi posao vojnik, policajac, pripadnik Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, koji ima rešeno stambeno pitanje nego onaj koji ga nema, već i čitav niz drugih pozitivnih efekata koje će ovaj zakon da izazove, pre svega rast domaće građevinske industrije, poreza na dodatu vrednost, država će da ostvari daleko veće prihode, lokalne samouprave će da ostvare daleko veće prihode, popravićemo standard građana Republike Srbije, oživećemo mnoge druge aspekte privrednog života u Republici Srbiji. dakle, ovaj Predlog zakona i te kako ima uticaja. To ne vidi samo onaj ko ne želi da vidi ili ko je zlonameran. Naravno da ćemo, kada budemo imali više para u budžetu time da lakše popravljamo i stanje prosvetnih radnika i zdravstvenih radnika i svih drugih ljudi koji su zaposleni u državnim strukturama Republike Srbije.

Onda ćemo dovesti ovu sednicu u jednu dosta delikatnu fazu iz koje ne znam kako mislite da izađete. Ja sam kao predsednik poslaničke grupe ćutao, dva puta sam ćutao, bio sam prisutan u sali i namerno nisam reagovao, ali vi izgleda tolerišete zloupotrebu javljanja po povredi Poslovnika koja se uopšte nije ni desila. Maločas se govorilo podrugljivo. Znate, ovde ljudi koji imaju lične animozitete prema poslanicima SNS oni te animozitete pokazuju i kada je reč o amandmanima. Svi znamo da gospođa Radeta ima neki lični animozitet prema gospodinu Linti i kad god se čovek javi za reč, ona se javlja za povredu Poslovnika. Dobro, hvala. Što se tiče izbeglih i prognanih lica. Pa, valjda među pripadnicima snaga bezbednosti ima ljudi koji su poreklom sa prostora Hrvatske, Bosne i Hercegovine, čiji su roditelji došli kao izbegla ili prognana lica u Republiku Srbiju, dakle silom prilika i sigurno je da će ovim zakonom biti rešeno i stambeno pitanje i njihovih porodica. Dakle, amandmani SNS apsolutno imaju veze jedan sa drugim i povezani su u jedan celovit sistem. Ja to hoću da ukažem i vama kao predsedavajućem i građanima Srbije, dakle da su se poslanici SNS temeljito pripremali kada su pisali ove amandmane, da svi amandmani imaju smisla i da smo vodili računa o tome da kada uskoro počne izgradnja jeftinih i povoljnih stanova za pripadnike snaga bezbednosti, da će to proizvesti višestruko pozitivne i ekonomske i socijalne efekte na ukupan društveni, ekonomski i socijalni život u Republici Srbiji. Ti amandmani su pisani sa tom namerom. Nisu pisani sa namerom da se bilo ko izvrgava ruglu, da se izazivaju bilo kakve polemike ili da se bilo ko vređa. Vas gospodine predsedavajući molim da poštujete Poslovnik i da ne dozvolite da se poslanici SNS ovde omalovažavaju, samo zato što su podneli amandmane da bi afirmisali jednu dobru i uspešnu politiku Vlade Republike Srbije i da bi ukazali da će ovim amandmanima biti rešeni problemi, mnogi problemi, koji u Srbiji nisu rešeni decenijama unazad. Kolega Bečiću, jeste li hteli po… Izvinite. Gospodine Martinoviću, vi jako dobro znate da ja nikada ne sporim i da je legitimno pravo svakog poslanika, i pozicije i opozicije, da podnese amandman i da ni jednog trenutka, ni u jednom amandmanu, nisam izrekao kvalifikaciju da je amandman besmislen. Ne dozvoliti da se u određenim trenucima pokuša narušiti dostojanstvo Narodne skupštine, što ne mislim na konkretni slučaj.

Slažem se sa vama da u određenom trenutku prilikom javljanja jeste ličilo na dijalog, odnosno na repliku. Nisam koristio pravo koje mi dozvoljava Poslovnik iz jednog prostog razloga, jer sam zaista smatrao da ovu raspravu treba da nastavimo u jednom duhu tolerancije, u jednom demokratskom duhu i nadam se da ćemo tako i raditi u nastavku današnjeg radnog dana. Izvolite. Reklamiram član 106. Razumem reakciju predsednika poslaničke grupe SNS, ali kada se koristi institut Poslovnika, onda to ne mora da znači da je neki lični obračun. Nekad poslanici koriste reklamiranje, povredu Poslovnika iz razloga da bi ukazali na greške koje pojedine kolege čine kada obrazlažu amandman, kada imaju neka svoja izlaganja. Zameriti, ići u te detalje, u takve sitnice da kažemo zbog nekih reči koje nisu odgovarajuće opozicija ili bilo ko ima neku lošu nameru kada je u pitanju ovaj zakon stvarno nema opravdanje. Mi svi ovde želimo da se reši ovaj problem pripadnika snaga bezbednosti, iz te namere govorimo mi iz SRS. Samo trenutak Filipe Stojanoviću, ako vam smetam. Ja bih prekinuo, pa vi završite svoj razgovor. Znači, niko nema ovde zlu nameru. Možda se nekad omakne neka rečenica koja nije primerena. Vjerica Radeta je, ne iz razloga da ja pravdam nju što ona ne poznaje Poslovnik, nego je htela samo da dopuni izlaganje gospodina Linte. Ako je bilo garnirano sa nekim rečima koje nisu primerene za ličnost, ja nisam to primetio. Ona je htela da kaže da je trebalo voditi računa, pošto gospodin Linta je prepoznatljiv po tome što predstavlja taj korpus srpskog naroda koji je prognan iz Krajine, da je trebalo pomenuti i ljude koji su ranjenici i ljude koji su bivši pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine itd. Nije to bila zla namera, a pogotovo mi srpski radikali nemamo ništa lično, nemamo mi lično mržnje prema nikome. Mi jedino zamerimo ovima što su nam ukrali mandate pa neće da vrate. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Da) Povreda Poslovnika, najpre Aleksandar Martinović, pa onda povreda Poslovnika kolega Linta. Izvolite gospodine Martinoviću. Dakle, član 103. stav 8. kaže – u slučaju iz stava 7. ovog člana, predsednik Narodne skupštine je dužan da vreme koje je narodni poslanik koristio zloupotrebljavajući pravo iz stava 1. ovog člana, oduzme od ukupnog vremena koje pripada njegovoj poslaničkoj grupi u pretresu o tekućoj tački dnevnog reda ako je njegovoj poslaničkoj grupi preostalo vremena za pretres.

Ne bih voleo da dovedete sednicu u takvu fazu, jer onda ne znam kako ćete iz toga da izađete. Ja to kao predsednik poslaničke grupe neću da dozvolim. Amandmani su pisani tako da imaju smisla. Amandmani su povezani jedni sa drugima. Na kraju krajeva, svi ti koji su jako pametni, koji brinu o raznim kategorijama građana Srbije, ja im postavljam pitanje, zašto o njima nisu brinuli kada su bili na vlasti i kada su bili u poziciji da rešavaju njihove probleme, nego sad kad smo mi vlast u Republici Srbiji i kada smo se dohvatili jednog prilično teškog posla koji u Srbiji nije godinama rešavan, sad se javljaju razni predlozi – a zašto niste uradili ovo, a zašto niste uradili ono i zašto 20 hiljada stanova neće biti izgrađeno sutra? Zato što nije moguće, ali da je građeno u proteklih 10, 15, 20 godina mi danas ne bismo bili u situaciji u kojoj jesmo. Prema tome, ja vas molim da poštujete ovaj Poslovnik, da ne dozvolite njegovu zloupotrebu, inače će poslanici SNS i te kako umeti da odgovore na ovo što se dešava. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi? Ovoga puta ne. Zahvaljujem. Izvolite. Ne razumem zbog čega gospođi Radeti smeta moja aktivna borba za rešavanje brojnih problema stotina hiljada proteranih Srba ne samo sa područja Krajine, nego sa urbanom dela Hrvatske, sa područja Federacije BiH, naravno i sa područja Kosova i Metohije. Ne razumem zbog čega ona gaji mržnju prema meni. Mislim da svoj posao radim pošteno, časno, javno, otvoreno, da činim sve što je u mojoj moći da pomognem rešavanje ključnog pitanja stotina hiljada proteranih Srba. Naravno da je moj amandman bio podnešen sa ciljem da doprinese kvalitetu ovoga zakona. Dobro je poznato da je među 20 hiljada pripadnika snaga bezbednosti ima značajan broj vojnih penzionera koji su bili pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine, da ima značajan broj pripadnika i policije i Vojske Srbije. Dakle, ovaj zakon će omogućiti u jednom značajnom delu rešavanje ključnih problema te populacije. Snažno pozdravljam izjavu ministra Stefanovića, nadam se da će to biti veoma brzo da se donese sličan zakon, leks specijalis i da se uzme u obzir još dve prioritetne ciljne grupe, a to su porodice palih boraca i to su ratni vojni invalidi. To su dve kategorije među proteranim Srbima koje su posebno stradale i na njih moramo zaista, kao država posebno obratiti pažnju. Žalosno je što smo čekali više od 20 godina da se krene rešavanje ovog pitanja i vezano za snage bezbednosti i vezano za proterane Srbe, ali je dobro da je ova Vlada konačno počela sa rešavanje ovog problema, ali je počela da ga rešava. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi?

Gospodine predsedavajući, nadam se da nećete podleći pritiscima koji dolaze sa suprotne strane i da ćete ostati objektivni povodom diskusija bez obzira da li u diskusiju ulaze poslanici vlasti ili poslanici opozicije. Sa druge strane, ako možete da zamolite, pošto je zabranjeno direktno obraćanje, ministra Stefanovića koji je ujedno i potpredsednik Vlade Republike Srbije, a i potpredsednik ili visoki funkcioner SNS, da svi ministri i premijerka odu na edukaciju u poslanički klub SNS oko pisanja zakona.

To se naravno radi iz razloga kako bi se onemogućila opozicija da raspravlja o ovim zakonima. No dobro, ovo su izuzetno važne teme da bi se mi o njima ophodili na način na koji to nije primereno.

Postavio sam pitanje na koje nisam dobio odgovor, a već treći put postavljam to pitanje, kako će pripadnik MUP ili Ministarstva odbrane koji rade za prosečnu platu od 35.000 dinara da izdvoji 40.000 evra i obezbedi sebi i svojoj porodici stan? To je konkretno pitanje što se tiče ovog zakona. Čujemo da se gradi u tri grada, u Nišu, da se gradi u Kraljevu i da se gradi u Vranju. Podržavamo decentralizaciju, ali da li će pripadnici sektora bezbednosti koji ne žive u Vranju, a u Vranju se izgradi zgrada od ne znam koliko stotina stanova morati da prebaci svoje prebivalište, svoje radno mesto i dobiju posao u Vranju kako bi mogli to da iskoriste? Mislim, da je konkretnije, korektnije, uspešnije, svrsishodnije za pripadnike sektora bezbednosti da im se povećaju primanja, pa da ti ljudi rizikujući svoj život, obezbeđuju nas i našu granicu, odluče gde će sa svojom porodicom da zasnuju, kako radni odnos, tako da zasnuju i mesto i da odluče u kom gradu Srbije će oni živeti. Sa druge strane imamo potpunu nekompatibilnost između onog broja pripadnika koji završe policijsku akademiju sa onim brojem koji se prima u organe MUP. Postavio bih pitanje još jednom ministru Stefanoviću, jer mi na prošlo naravno nije odgovorio, šta se dešava sa članom 172. i prezumkcijom nevinosti? Da li je normalno da obrazovani i školovani kadrovi koji završe policijsku akademiju nemaju zagarantovan posao i zašto se ne uspostavi kompatibilnost između onog broja pripadnika koji završi policijsku akademiju sa onim brojem koji je potreban da se zaposli u MUP, jer mislim da je to specifična i vrlo osetljiva delatnost, da ti ljudi koji završe policijsku akademiju bivaju ozbiljno osposobljeni, stručni, kvalifikovani baš za taj posao za koji su se i školovali. A onda im država kaže, pa znate vi ne možete da radite u sektoru MUP i onda se oni bave svakakvim drugim poslovima sem poslova za koje su se školovali i za koje je država ulagala u njihovo školovanje. Hvala. Izvolite. Da krenemo od poslednjeg pitanja, prvo to uglavnom nije tačno. Prvo Kriminalističko-policijska akademija je ustanova otvorenog tipa, dakle, država ne ulaže u sve. Neko se školuje samofinansirajući jer želi da završi KP. Ako se sada školuje 800 ljudi sa KP, i sada treba da se primi za četiri godine 800 oficira u policiju koja ima potrebe za, recimo, 120?

Naravno, imamo na žalost situaciju da ih nema, jer nema toliko radnih mesta koliko je njih završilo, jer nismo napravili kadrovski plan. Mi to vrlo jasno kažemo. Naš kadrovski plan podrazumeva recimo, za četiri godine godišnje nam treba 72 oficira policije, ne treba nam 172, ali to ne sprečava tu decu da upišu KP i da završe. Onda vi dođete i kažete – oni sada nemaju radno mesto. Mi prosto nemamo potrebu za toliko. To se isto odnosi i na stanove. Neće pripadnici policije i Vojske zasnivati radni odnos tamo gde oni hoće, nego tamo gde država ima potrebu. Država određuje gde su joj potrebi i za kolikim brojem pripadnika i Vojske i policije. To je stvar države. Država kaže, u Vranju nam treba toliko, u Nišu, Beogradu, Novom Sadu, u Valjevu, u Kosjeriću, Šapcu. Mi ćemo da pravimo u svim mestima gde su iskazane potrebe stana, ali smo uradili i prioritete da prvo gradimo tamo gde ih je najmanje, dakle, gde najmanje ima stanova za pripadnike Vojske, policije srazmerno broju prijavljenih, a i Beograd će početi vrlo brzo. Na primer gde je najveći broj iskazanih potreba i za pripadnike, što je i logično, tu najveći broj ljudi radi i najveći je broj stanovnika, 23% stanovništva u Srbiji faktički živi u Beogradu.

To je ona prva plata bez ikakvog radnog staža, kad stupi u radni odnos sa srednjom školom – 49.980 dinara.

Izvolite. Javila sam se malopre za povredu Poslovnika. Mislim, da nije korektno kršiti Poslovnik na ovaj način. Prvo, tu je član 107. koji govori o dostojanstvu Narodne skupštine. Mi smo ovde čuli da vlast podnosi ne znam kakve amandmane i šta je to sada strašno što poslanici poslaničke grupe SNS podnose amandmane ali smo isto tako čuli i da ministri treba kod nas da dođu na obuku, da znaju kakve predloge zakona da pišu. Mene interesuje kod koga je ministar dok je bio ministar Šutanovac išao po uputstva kako da se pišu zakoni. Sa druge strane povređen je član 106. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda.

Ali ću reći, što je u skladu sa ovim Predlogom zakona, da samo mogu da budem zadovoljna što Vlada Republike Srbije ovoliko ulaže u Niš, jer na tom mestu koje je 1999. godine bombardovano, na lokaciji kasarne „Stevan Sinđelić“ će se sada izgraditi 188 stanova pripadnike snaga bezbednosti. Iz ovih razloga neću zloupotrebljavati Poslovnik, da ulazim u replike, ali iz ovih razloga bih vas samo molila da u buduće bar upozorite ljude da govore, odnosno poslanike, kolege da govore o tački dnevnog reda. Neću tražiti da se ovo glasa. Hvala. Koleginice Žarić Kovačević, veoma je teško usmeriti izlaganje poslanika. Uglavnom najveći deo poslanika ima jedan širi kontekst sagledavanja amandmana koji su podneli, ali zahvaljujem na sugestiji.

Pošto se neko opet ovde osvrnuo na pitanje naše poslaničke grupe i amandmana koje podnosimo, da je u sali slučajno ovih dana, kao što nije, znao bi, ako je to bilo kakav problem. Opet je taj problem izgleda četiri do pet puta više na strani onih koji nešto nama zameraju. Ako je to neki problem, da znate, opet se ljutite sami na sebe četiri do pet puta više, nego na nas. Što se tiče razumevanja između nas kao poslaničke grupe i Vlade, naši amandmani bivaju prihvaćeni od strane Vlade i to biste takođe znali da ste slučajno prisutni na ovoj sednici, ali nije problem, to je nešto što možete da otkrijete, imate šanse da to otkrijete do kraja ove sednice. Biće još takvih amandmana na članove koji se tek nalaze pred nama u daljoj raspravi. Na temu poslova u ovoj zemlji, to je već vrhunsko licemerje. Vrhunsko licemerje, jer ono što upravo radi SNS to je da ljudima otvara mogućnosti po pitanju upravo poslova, 170 hiljada novih radnih mesta. To je neposredan rezultat onih vlada koje podržava SNS i kad se oni koji se mnogo brinu za slobodu zapitaju ponekad šta je to, a ne verujem da se pitaju oko bilo čega što izgovaraju glasno, sloboda je upravo mogućnost izbora. Oni su ih nekada, bez ikakvog prava na izbor, terali na ulicu. Mi im danas odgovaramo mogućnosti da biraju i perspektive i tu je reč i o proizvodnim pogonima, o fabrikama, pa i mogućnostima da se radi za državu Srbiju. To je nešto što im pružamo mi, a što ne mogu da spočitavaju oni koji su radili apsolutno sve suprotno. Na samom kraju pitanje konsultacija, razumevanje između funkcionera naše stranke. E to shvatam kao svojevrsnu zavist. Zavist spram činjenice da mi stranku imamo, imamo funkcionere sa kojima možemo da razgovaramo od strane onih koji su ili u ostavci ili oni koji nis, toliko su međusobno razbijeni na sastavne delove, na raznorazne grupice koje se međusobno ne podnose, da to više, pa da se ne lažemo dame i gospodo, apsolutno nije stranka. Izvolite. Poštovani predsedavajući, kolege narodni poslanici, ja sam upravo želeo da podržim sve amandmane SNS, jer smatram da je pojačani rad narodnih poslanik SNS na ispravljanju loših predloga zakona koje daje Vlada Republike Srbije veoma korisno i u tom smislu kada vladajuća većina podnese više stotina hiljada amandmana na zakone koje predlaže njihova vlast, onda to govori da njihova vlast loše radi i zaista u potpunosti podržavam sve kolege narodne poslanike iz redova vlasti koji podnose amandmane na zakonske predloge Vlade, jer time ispravljaju loša zakonska rešenja koja pomaže Vladu. Međutim, u jednom trenutku sam se onda dvoumio da li da to ipak učinim jer sam video da u kontinuitetu Vlada odbija sve predloge amandmana koje daju narodni poslanici vlasti, iz čega sam zaključio da oni podnose neke loše amandmane, da ti amandmani ne valjaju ništa, jer nikada nijedan jedini amandman nije prihvatila Vlada i onda sam razmišljao da li da se rukovodim tom logikom, jer valjda Vlada zna šta radi, valjda Vlada zna da su ti amandmani loši, da ništa ne doprinose kvalitetu zakona, da su zapravo besmisleni, da su samo gubljenje vremena i da koriste da bi se vršila opstrukcija rada parlamenta, da opozicija ima manje vremena. Možda građani koji gledaju ovaj prenos ne shvataju zašto SNS podnosi amandmane, ali mi smo dužni da im prenesemo da je razlog za to pojedu svo vreme koje sledi za parlamentarnu raspravu i da na jedan naš govor oni mogu da imaju 100 svojih amandmana i govora i time pojedu sve vreme za skupštinsku raspravu. Tako da, ovde je ta ključna dilema ko je u pravu, Vlada ili vladajuća većina u parlamentu, jer oni neprestano ratuju između sebe. Vlada podnosi zakone, poslanici vlasti ispravljaju te zakone. Vlada neće da prihvati nijedan njihov amandman da je dobar, jer su očito svi loši, a oni i dalje na novim sednicama ponovo podnose amandmane. Ne znam, gospodine Stefanoviću, raspravljate li vi na Vladi o ovim amandmanima vaših poslanika iz redova vladajuće većine? Da li razmišljate o tome da li su vam zakoni možda loši ili zapravo vi svi igrate jednu režiranu predstavu, u kojoj će svako po dva minuta da pohvali predsednika Vučića, Vladu, SNS i da glumi da je podneo amandman? Čekajte, možda ste vi to nasledili od vašeg predsednika Aleksandra Vučića talenat za glumu i za pozorišne predstave, ali to nije parlamentarni rad. Dakle, ono što je ovde ključno pitanje, gospodine ministre, jeste da li ovim zakonom se ispravljaju nepravde prema pripadnicima srpskih snaga bezbednosti, koje vi čak ne smete ni da nazovete srpske snage bezbednosti, koji su potpuno zaboravljeni u nekom prethodnom periodu i kojom brzinom će ta nepravda biti ispravljena? Govorim o svima onima koji su učestvovali u otadžbinskim ratovima od 1991. do 1999. godine. Mnogi od njih do dana današnjeg protestuju. Nisu im plaćene ratne dnevnice, nemaju rešenu medicinsku i socijalnu pomoć. Mi smo jedina država u okruženju koja nema zakon koji tretira ratne vojne veterane, a evo čak i ovim predlogom zakona mi ne tretiramo tu mogućnost da eventualno do rešavanja stambenog pitanja dođu i ratni vojni veterani, porodice poginulih i ratni vojni invalidi. Dakle, to je sada jedno veoma ozbiljno pitanje koje mislim da ste dužni da odgovorite – kada će se sveobuhvatno jednim zakonskim rešenjem, a ne leks specijalisom, kao što je ovaj slučaj, rešiti pitanje svih srpskih ratnih vojnih veterana? Vi ste na njih zaboravili. Oni jedino u Srbiji nemaju zakon koji tretira njihove probleme. Sada se tu postavlja jedno drugo pitanje – na koji način će pripadnici aktivnih srpskih snaga bezbednosti moći da ostvare pravo na kupovinu ovih stanova, kod kojih banaka, sa kakvim provizijama, taksama, kamatama i svim drugim pljačkama koje banke vrše ovde u ovoj državi nad građanima Srbije? Da nam se slučajno neće ponoviti krediti indeksirani u švajcarskim francima, zbog kojih danas više od 20.000 porodica u Srbiji živi u dužničkom ropstvu prema bankama? To nigde u zakonu ovde ne piše i nisam čuo u nijednom od vaših amandmana da ste to obrazložili. Gde je doprinos ovoga zakona tome da se, da kažem, dođe do lakog dobijanja kredita i kredita po povoljnim uslovima, da bi se ovakvi stanovi uopšte mogli kupiti? Ono što je za nas ovde najspornije, a to isto nisam čuo u ovim vašim obrazloženjima amandmana i zbog toga ih na kraju neću podržati, jer računam da vaša Vlada dobro zna da su besmisleni i zato vam stalno odbija sve vaše amandmane, jeste upravo to što niste izašli u susret toj ključnoj temi zbog koje ste i došli na vlast, a to je borba protiv kriminala i korupcije? Dakle, kako će izgledati tenderi za dobijanje onih koji će graditi ove stanove? Da nam se neće ponoviti još jedan leks specijalis kakav je bio „Beograd na vodi“, koji je zapravo samo prostor za kriminal i korupciju?

Ja sam vas to pitao, gospodine ministre, i vašu prethodnicu ovde i nisam dobio odgovor na pitanje da li u Srbiji može da živi i radi bilo ko ko nije član SNS? Dakle, apsolutno podržavam napore SNS i njihove amandmane da ispravljaju loša zakonska rešenja koja daje Vlada Republike Srbije. Ne mogu da razumem samo zašto Vlada Republike Srbije nikada nije prihvatila nijedan amandman od tolikih hiljada amandmana SNS? Pa, zato što su loši i besmisleni. To je rekla vaša Vlada, koja vam je odbila sve vaše amandmane i svaki put vam odbija sve vaše amandmane zato što su loši i besmisleni. Da je jedan bio dobar, Vlada bi ga prihvatila. Znači, nemate vi problem sa opozicijom kada vam kažemo da su vam amandmani besmisleni i loši, nego sa Vladom, sa ministrom Stefanovićem. Što ga ne pitate što vam stalno odbijaju amandmane?

Boško Obradović, izgleda ima problem sam sa sobom. On ima problem sa činjenicom da bi finansirao pokret Dveri u vreme DSS, mašine u Kolubari su morale da rade 28 sati, dnevno. U vreme DS, da bi se iz državnog budžeta finansirao pokret Dveri, Dveri su finansirane kao jedan segment dijaspore, pa su onda u periodu između 2008. i 2012. godine, umesto u stanove za pripadnike Vojske i policije, išle državne pare u finansiranje Dveri iz budžeta Ministarstva za dijasporu. Što se tiče ovog insistiranja na rešavanju problema srpskih snaga bezbednosti, mi taj problem rešavamo. Ovde je postavljeno pitanje, a ko može da se zaposli u Srbiji? Pa, Boško Obradović može da se zaposli, čovek zaposlen u gradskoj biblioteci u Čačku. Nije. Jel zaposlen? Jeste. Što se tiče tendera i muljanja sa tenderima, pa, to je Boško Obradović usavršio. On je usavršio pljačku sopstvene političke stranke, tako što je ispumpavao novac iz svoje stranke, zaključujući fiktivne ugovore sa firmama čiji su vlasnici njegovi odbornici ili kandidati sa njegove odborničke liste, i umesto da vrati novac u državni budžet, on je taj novac prisvajao za sebe. Sada nam drži predavanje o tome – a što ne piše za „srpske snage bezbednosti“ Pa, da se on pita pisalo bi za „nemačke snage bezbednosti, za bugarske snage bezbednosti, i za hrvatske snage bezbednosti“, jer sa njima on sarađuje. On sa srpskim snagama bezbednosti nema nikakvih dodirnih tačaka. Kolega Martinoviću ukazali ste na član 107. Reč je o neposrednom obraćanju, pretpostavljam da ste na to mislili kada ste ukazali i dostojanstvo, naravno, ali pre svega neposredno obraćanje narodnim poslanicima. Ukoliko ste primetili, više puta sam sugerisao kolegi Obradoviću da se vrati na amandman, na član 1. Očigledno nisam uspeo da to učinim. Vas pitam da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Aleksandar Martinović: Ne.) Zahvaljujem. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, smatram da ste povredili član 106, uz podršku Boška Obradovića. Naime, Boško Obradović je govorio o svemu, osim o temi, što bi vam dalo priliku da mu to tolerišete s obzirom da ovde nije izneo neistinite, netačne podatke, i doveo čak i do narušavanja dostojanstva parlamenta, a javnost doveo u zabludu. Naime, on je rekao da ovde, maltene nema se prilika da se kaže slobodna reč itd. S tim u vezi, moram da vas upoznam sa podatkom da se opozicija koja čini 1/

Dakle, po poslaniku, vlas je to koristila manje od 25 puta, opozicija je priliku imala 70 i nešto puta. NJegova poslanička grupa 120 i nešto puta se obraćala, odnosno pet puta više nego vlast. Sada, ako neko ne zna da iskoristi vreme prilikom javljanja, to je njegov problem. Takođe, po pitanju podnošenja amandmana, iznet je neistinit podatak. Opozicija je podnela pet puta više amandmana i nijedan od njihovih amandmana nije bio nešto smislen, niti su imali nameru, odnosno 90% situacija imali nameru da ispravkom poprave Vladini predlog. Mi smo gledali kako on neuspešno pokušava da promoviše sebe, svoje poslaničko znanje i ja lično sam prvi počeo kada sam video da on nema šta narodu posebno da poruči, da nema neke ideje koje valja promovisati, sem onih „ljotićevskih“, ja sam rešio da je bolje da mi promovišemo svoje ideje, ideje vladajuće koalicije i samim tim da se promovišu i sami narodni poslanici koji pripadaju vladajućim koalicijama. S toga je Boško Obradović očigledno ljut, s obzirom da ne može više svoje besmislene amandmane i svoje besmislene diskusije da predlaže, odnosno da ih saopštava građanima Republike Srbije. Ne tražim da se o tome glasa. Kolega Rističeviću, prosto je nemoguće da bilo koji predsedavajući u svakom trenutku raspolaže svim podacima i činjenicama koje ste i vi izneli, zato ste tu da ukažete na to. Koliko sam shvatio ne želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Marijan Rističević: Ne.) Zahvaljujem. Izvolite. Ukazujem na povredu Poslovnika, član 108. Vi ste dužni da se brinete o redu na ovoj sednici i da se Poslovnik poštuje. U više navrata ste omogućili poslanicima vladajuće većine da povredu Poslovnika zapravo koriste za repliku. Smatram da ste ovu zloupotrebu, umesto što im se izvinjavate zašto niste prekinuli izlaganje Boška Obradovića, zapravo trebali da završite tako što ćete im oduzeti od njihovog vremena od poslaničke grupe. Što se tiče promocija razno-raznih i laži koje ovde svako iz režimske grupe može da kaže o Dverima, a da zatim Dveri ne dobiju priliku da kažu ono što je zaista istina, ja stvarno nemam šta drugo da kažem nego da mi prestanemo uopšte sa promocijama, nego da krenemo na dela. Konkretna dela. Zna se ko ima vlast u svojim rukama, ko može napokon da počne svoja predizborna obećanja unazad kroz mnoge izborne cikluse, da napokon počne i da ih ispunjava. Što se tiče dela Dveri, za nama je jedna uspešna porodična nedelja. Što se tiče novca koji smo ranije dobijali za razno-razne projekte, niko ne priča o „Eutanaziji“, o tome da su Dveri još 2008. godine ukazivali na poguban put u EU. Tamo je otišao novac, u časopis „Eutanazija“

Vladajuća većina govori da dopuštam poslanicima opozicije da koriste povredu Poslovnika i da na taj način koriste svoje pravo ona repliku. Vi kažete da to čine poslanici vladajuće većine. Znači, koleginice Janjušević, vidite da sve vreme pokušavamo da nađemo jednu ravnotežu i da, kao što sam rekao, nastavimo sa demokratskom raspravom i demokratskim sučeljavanjem mišljenja. Da li je neko govorio o dnevnom redu ili ne, ja vas molim neka svako krene od svoje poslaničke grupe. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Boško Obradović. Hvala predsedavajući. Vi konstantno kršite član 27. koji u stavu 2. kaže da predsednik Narodne skupštine se stara o primeni ovog Poslovnika. Vi to jednostavno ne radite, jer dozvoljavate, ne samo vi, nego svi predsedavajući Narodne skupštine već mesecima i godinama unazad ovde da moje ime i prezime, moja porodica i moje dostojanstvo budu vređani na sve moguće načine i to zamislite na koji način. Ne ovako ljudski i parlamentarno u jednoj diskusiji i u jednoj ozbiljnoj debati, nego kroz formu povrede Poslovnika. Dozvoljavate da se javi, ne znam, deset narodnih poslanika iz vlasti u formi povrede Poslovnika, a da kroz to se bave Boškom Obradovićem, mojom porodicom, mojim zaposlenjem i da na najrazličitije načine kleveću i lažu. Pazite, to ste dozvolili i gospodinu Aleksandru Martinoviću koji je javno slagao gde ja danas radim, iako kao predsednik Administrativnog odbora, preko koga mi svi kao poslanici ostvarujemo sva svoja prava, odlično zna gde ja danas radim. Uopšte nije problem da javno slaže u direktnom televizijskom prenosu gde ja danas radim. Znači, takva vrsta beskrupuloznosti, nemorala i bezobrazluka da jednostavno vi javno lažete nešto što odlično znate da nije istina. To govori o tome da je sve dozvoljeno. Gospodine predsedavajući, ako je sve dozvoljeno, onda vas molim, dozvolite i nama da bude sve dozvoljeno, jer ne možete vi dozvoliti da neko vređa i pominje neprestano ovde o Dverima sve najneverovatnije laži. Nikad nije dokazana ni jedna od njihovih tvrdnji. Ne postoji nikada ni jedan jedini dokaz. Dveri nikad niko nije procesuirao. Nikad nas niko krivično nije gonio. Nema iza nas ni jedne afere ni mrlje, ali kada to neko 24 sata ponavlja u Skupštini, na „Pinku“, „Hepiu“ i ne znam gde sve, narod možda može u to da poveruje, ali barem vi zaštitite naše dostojanstvo i dozvolite, ako ne možete ništa drugo, barem da odgovorimo kroz repliku, a kako ako nemamo pravo na repliku, na povredu Poslovnika. Kao što vidite i vama je dozvoljeno da ukažete na povredu Poslovnika. Ni jednog trenutka vas nisam prekinuo, ali želim da vas podsetim da ste konkretno u ovom slučaju izazvali replike i povredu Poslovnika vi. Vi ste govorili u jednom širem kontekstu o onome što nije bila tema i tačka dnevnog reda. Vi ste izašli van okvira koji se tiču konkretno člana 1. i konkretno ste vređali i pominjali i predsednika države i predsednika SNS i da ne navodim koga još. Dakle, ako želite nešto da menjamo, krenite prvo od sebe, pa onda to očekujte i od drugih. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni? (Da.) Zahvaljujem. Izvolite. Član 108, gospodine Milićeviću. Ovo vam je šematski prikaz kako se pljačka sopstvena stranka zvana Srpski pokret Dveri – četiri miliona 200.000 dinara, tri miliona 800.000 dinara, 201.000 dinara, preduzetnička radnja „Mintel“ Borča, „Fluks kom“ Borča, Branislav Simidžija MK Tel Beograd, „Veluks“ d.o. Beograd, sve vlasnici firmi koji su bili odbornici ili kandidati za odbornike na listi Srpskog pokreta Dveri. To je jedan dokaz. Drugi dokaz, kaže – laže Martinović, lažu ovi iz SNS, nisu nas finansirali žuti itd, evo vam ugovor iz 2010. godine zaključen između „Ninamedia Kliping“ d.o.o. Novi Sad, Vojvode Mišića 9, koju zastupa gospođa koja je maločas govorila Marija Janjušević, direktor, i opštine Inđija, koju zastupa gospodin Goran Ješić, predsednik opštine Inđija. Ugovor je inače, samo da vam kažem, po članu 5, zaključen u evrima. Oni, znate, ne vole EU, ali evre što vole, pa to je čudo jedno. To je čudo jedno.

Sada vi meni recite da je to slučajno i da to nema nikakve veze sa finansiranjem Dveri od strane raznih stranaka bivšeg režima i DSS i DS. Što se tiče radnog mesta gospodine Obradovića, ja sam danas čuo da je on profesor i da on nama treba da održi časove, završavam, iz srpskog jezika i književnosti, pa sam ga ja pitao gde predaje? Ne predaje nigde. Radi u Narodnoj skupštini, a pre toga je radio u čačanskoj biblioteci. Nikad nije radio kao profesor srpskog jezika i književnosti.